A zase jsme u zákona o obnovitelných zdrojích, který se tady bude dnes řešit, protože jsme navrhli dalším zákonem to, aby zdroje, které tam potečou, tak aby se zavčasu mohly využít ve prospěch právě této podpory.

To beru jako důležitý bod.

Záměrně neříkám ten dlouhodobý horizont. Na tom, věřím, že se asi shodneme. To je otázka jádra, otázka obnovitelných zdrojů. Tady myslím, že není v zásadě neshoda. Ale jestliže se máme rozhodnout, jestli uhlí skončí, nebo neskončí, respektive co se bude vypínat, ale hlavně čím ho budeme nahrazovat, tak máme už minutu po dvanácté. Ale nechápu jinou věc. Uhelná komise, která skončila námi, od té doby nebyla svolána, což považuji za skandální záležitost, protože to není politický instrument, uhelná komise, to byl zejména odborný instrument.

Proč to dnes neřešíme?

Proč to podceňujeme? To je to, co je z mého pohledu špatně. Stejně tak plyn.

Ale co hůř, nic z toho se neřeší bohužel ani na Ministerstvu průmyslu. Další oblast, kterou zde dneska máme řešit jako mimořádný, důležitý, bod, který by nám zřejmě utekl, je elektronická evidence tržeb.

Proč ničíme jednotný systém, který tomu dával nějaký řád, nějaký systém? Proč nereflektujeme na to, že podnikatelé chtěli férové prostředí, které tento systém umožňuje?

Ale rozumím tomu politickému rozhodnutí. Čemu už nerozumím, je to, že se nenechá ani dobrovolně využívat elektronická evidence tržeb, protože se šetří, protože ten systém se prostě zruší úplně celý.

Chtějí, aby to mohly využívat alespoň dobrovolně, protože to je i nástroj určité interní kontroly a hlavně je to věc, na kterou jsou všichni zvyklí, věc nová. Kvůli tomu svoláváme mimořádnou schůzi, ve které máme zařazený tento bod. Opět jsme u toho, proč neřešíme priority? To je stejné jako u toho prvního bodu obnovitelné zdroje energie.

Proč se nesvolávají mimořádné schůze na to, aby se reálně ukázal problém současného podnikatelského sektoru? Co dneska trápí firmy?

Protože Česká národní banka zvyšuje neustále úrokové sazby, reposazba je dneska na úrovni pěti procent.

Když se podíváme do toho, z čeho inflace sestává, tak energie tam sehrávají velmi, velmi významnou roli. Je to různě v různých zemích.

Na tom se přece shodneme.

Sto miliard korun, které vláda nevydala, ale které vláda připravila jako záruční instrument pro dobu krizovou. Proč se něco takového nezaktivuje nyní? To je třeba to, co by těm firmám dneska pomohlo. Ale tohle jsem předpokládal, že bychom mohli všichni řešit, i třeba v rámci mimořádné schůze Sněmovny. Další klíčové položka.

Když už platí vysoké úrokové sazby, tak ještě platí extrémně vysoké ceny za energie, což by samozřejmě platily i v zahraničí. Problém je v tom, že v zahraničí se jim snaží alespoň částečně vyjít vstříc.

Jak to dopadlo, všichni víme. Ještě než to spatřilo světlo boží, tak všichni ti, kterých se to mělo dotknout, to znamená distributoři, řekli, že je tam stejně budou muset přimíchávat. Takže kačka padesát až dvě koruny, které se zde slibovaly, jsou fuč.